Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Nebojte se, já vám nebudu číst žádné dopisy.

Ty návrhy jsou podobné, mají stejný základ, ale v reálu v tom, jak se budou uplatňovat, se velmi liší. Jak jsem již řekl, jeden je takové šolíchání, aby se neřeklo, kde se řekne: tak to budeme dělat nějak elektronicky, a druhý jasně definuje současnou používanou praxi při plánování našich měst. Jsou tu tři základní body.

Je velmi přesné pro území i dnešní České republiky. Takže tyhle tři věci jsou samozřejmě super. Ale teď vám povím o tom, co v tom pozměňovacím návrhu D1 není a co velmi pravděpodobně neprojde při současném návrhu procedury.

Další je lepší pojetí struktury standardizovaných částí obsahu územně plánovací dokumentace, zejména ploch s rozdílným způsobem využití. Navrhovaný systém umožní obcím, pro které je výhodné zachovat stávající členění ploch, s rozdílným způsobem využít toto zachovat (?), ale nebránit přitom těm obcím, které potřebují zvolit vlastní členění lépe odpovídající místním potřebám, použít členění vlastní. To znamená, respektuje ústavní právo obcí.

Další bod. Navrhovaný datový standard umožní vytvářet jednotné přehledové analytické výstupy napříč územními plány díky povinné informativní jednotné klasifikaci, takzvaných společných kódů. Celý pozměňovací návrh N9 až N22 je v duchu nejlepších principů digitalizace veřejné správy. Je to stejný princip, který známe z jiných procesů a agend.

Cílem mého pozměňovacího návrhu je totiž stanovit jednotný datový standard pro digitální zpracování sledovaných jevů v územně plánovacích dokumentacích, takzvaných objektů jejich tříd strukturovaných podle sledovaných vlastností, nikoliv jednotný grafický standard falešně digitalizované územně plánovací dokumentace podle předepsané legendy.

Já vám přečtu to důležité, co to zavádí.

Ale ten nový dovolí právě rozlišit to, co dnes nejde. Například rozlišit pražské Vinohrady od pražského Jižního Města. Tady právě máme to socialistické tradiční sídliště, kde se vzalo obrovské pole a zastavělo se paneláky. A v tom územním plánu je to dneska jako jedna barva. Uprostřed toho sídliště můžete postavit domy a tak dále. A také se to občas děje.

I když je zcela jasné, že tak občané žijí, je to správně a asi bychom to chtěli umět naplánovat.